Děkuji vám. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že už je poměrně pokročilá hodina, tak se nebudu vracet k informacím, které tady padly už v prvním čtení, a řekl bych jenom, nebo dovolil bych si shrnout aktuální stav projednávání této normy po jednání ve výborech. Především bych chtěl poděkovat za diskusi ve všech čtyřech výborech, které jsem se osobně zúčastnil a která byla až na vzácné výjimky velmi věcná, a myslím, že velmi adekvátní významu této novely. Chci zdůraznit, že po mnohakolových jednáních, protože tato situace je mírně unikátní nebo mírně, spíš velmi unikátní, protože my vlastně online o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích průběžně jednáme i s Evropskou komisí, což je věc velmi specifická. Troufám si tedy říct, že v uplynulých týdnech se z těch mnoha sporných oblastí, se kterými jsme začínali nad tou vládní předlohou, že se nám podařilo dospět ke kompromisním zněním v řadě bodů. Ještě před dvěma dny, nebo třemi dny, těch sporných bodů, nebo ty sporné body zůstaly tři, dneska si troufám říct, že jsou dva. Jakkoliv je nechci podceňovat, protože jsou významné. Existují tedy stále dvě sporné oblasti, tak jak vnímám, nebo jak jsem vnímal diskusi v jednotlivých poslaneckých výborech, nebo výborech Sněmovny

Prosím diskuse mimo toto téma přeneste do předsálí. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající. Zbývá tedy otázka statutu odkladného účinku žalob podaných ze strany dotčené veřejnosti a záležitost takzvaných přechodných ustanovení, tedy řešení existujících projektů ve správním řízení, které byly zahájeny ještě přede dnem nabytí účinnosti novely. To jsou dva pilíře nebo dvě oblasti, ve kterých zatím stále vnímám, že přes intenzivní jednání a i řekněme už i kompromisy, ke kterým se podařilo dospět v jednání se všemi stranami, stále ještě existují různé názory a ty jsou také vtěleny do celé řady pozměňovacích návrhů, které padly ve výborech a které pravděpodobně nebo téměř jistě padnou i dneska. Dovolte mi jen tedy krátce připomenout fakta.

Nehledě na to, že i Evropská komise má onlineové informace přímo z jednání z výborů, takže troufám si říct, že o tom mnohdy, o jednotlivých pozměňovacích návrzích, je informována ještě dříve než zbytek této Sněmovny potom na plénu. Zároveň byla s příslušným Generálním ředitelstvím Komise, tedy s DG Envi, projednána podoba těch částí zákona, které nám byly dlouhodobě vytýkány. Chci zdůraznit, že Ministerstvo životního prostředí společně s ostatními dotčenými resorty se snaží maximálně o to, aby nakonec byla přijata varianta, která splní ty dvě základní priority, tedy byla přijatelná pro Evropskou komisi, zhojila ty základní výtky, které jsou nám vytýkány dlouhodobě v rámci toho infringementu, a zároveň aby zásadně nezkomplikovala výstavbu potřebných investic v této zemi. Říkám zásadně nezkomplikovala, protože je jasné, že tam jsou body, které mohou určité komplikace způsobit. Na druhé straně jsou tam body, nově, například lhůty pro rozhodnutí soudu, které zase by měly některé ty komplikace částečně kompenzovat.

Já bych chtěl tady říct, že do třetího čtení, které doufám, že proběhne na konci příštího týdne, jsem připraven pokračovat v těch intenzivních jednáních s Evropskou komisí, která dnes pokračují nebo která dnes probíhají nebo dnes, poslední týdny nebo měsíce každý den, doslova v dennodenním styku jsme s Evropskou komisí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřte mi, že i já velmi dobře vím, co jsou to české národní zájmy, a dělám maximum pro to, abychom je obhájili. Na druhou stranu jsme členy Evropské unie, vstoupili jsme do ní se závazky, vstoupili jsme do ní s tím, že budeme využívat určité výhody, a někdy mám pocit, že jsou nám dobré evropské fondy, ale ve chvíli, kdy máme plnit závazky vyplývající ze směrnic, tak s tím máme problém a snažíme se hledat tak typickou českou cestu. My dneska velmi intenzivně diskutujeme o těch jednotlivých sporných ustanoveních a věřte, dneska je to spíš právní bitva a jsou to opravdu už právní disputace, protože nechci zabíhat do detailů, asi se do těch detailů dostaneme v rámci debaty je to třeba jedno slovo nebo jedna věta, která rozhoduje o tom, zda to ustanovení nebo ten paragraf je přijatelný nebo není přijatelný pro Evropskou komisi a na druhé straně pro určitou část mých kolegyň nebo kolegů.

Já tím opravdu nechci nikoho vydírat. Moje povinnost a odpovědnost je ta, abych tady řekl před tím čtením, že jsou tady ještě určité sporné body, a že tak jak ty pozměňovací návrhy, některé z nich, budou načteny, jdou v této chvíli za rámec toho, co po nás Komise chce.

Na závěr bych chtěl říct, že si všichni si přejeme, a k tomu intenzivně směřuje jednání, které je především na Ministerstvu pro místní rozvoj, my se na tom také podílíme významně jako Ministerstvo životního prostředí a ostatní resorty, že opravdové řešení této záležitosti by mělo být předmětem jednotného povolovacího řízení, toho, co tato země už měla mít dávno bohužel se toho moc neudělalo zatím těmi předcházejícími vládami, bohužel , protože je tou hlavní ambicí, abychom nakonec výrazně zkrátili v rámci jednotného povolovacího řízení celé to martyrium, mnohaleté, které dnes čeká investora, když řetězově po sobě si nechává schvalovat EIA, potom územní řízení, potom stavební řízení, a celý ten proces trvá v mnohých případech 15 a více let, tady starostové by mohli samozřejmě vyprávět a nejen starostové. Je naší hlavní ambicí, aby tento stav, tedy tato novela trvala relativně co nejkratší dobu a byla posléze nahrazena opravdu velmi moderní legislativou, evropskou legislativou, kterou chtějí jak investoři, tak i občanská dotčená veřejnost, to znamená, na tom se všichni shodují. Dejte nám jedno správní řízení s možností soudní ochrany, s jednou možností odvolání a hlavně s rychlým rozhodováním soudů. Protože ten hlavní rozdíl mezi například německou nebo rakouskou nebo jinou legislativou není v tom, že oni by měli nižší ochranu veřejnosti, tedy občanské veřejnosti oni mají rychlejší soudy.